Děkuji. A nyní zde mám faktické poznámky.

Děkuji za slovo.

Ale už asi nemáme stejný názor, jak se právě k tomuto závěru Evropského parlamentu dobrat. A já se domnívám, že právě tím nejlepším apelem bude, pokud národní parlamenty začnou přijímat úpravy, kterými s určitým časovým odstupem zakážou klecový chov, protože než se dostaneme k té účinnosti, tak jsem přesvědčen, že právě Evropský parlament přijme tu jednotnou úpravu. A vím o tom, že se Evropský parlament zabýval, zabývá a určitě bude zabývat touto otázkou. Myslím si, že je vůle v Evropském parlamentu jednotnou úpravu přijmout. Ale myslím si, že pokud pro to my chceme jako národní parlament něco udělat, tak právě to nejlepší, co můžeme udělat, je upravit to v rámci našeho právního řádu. Děkuji. Nyní pan poslanec Kováčik. A prosím pana poslance Kováčika. Děkuji za slovo. V té polemice musím zcela výjimečně oponovat panu předsedovi Faltýnkovi prostřednictvím pana předsedajícího, protože kdybychom měli v rámci evropského prostoru postupovat podle těch zemí, které on jmenoval, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, tuším Litva tam byla taky, kdybychom měli koordinovat ten postup právě s těmito zeměmi, tak bychom se prosím pěkně museli vrátit k neobohaceným klecím. A to není náš cíl.

Čili já bych rád nalil čistého vína sám sobě i všem ostatním, že tady o to tady jde. A proto také ani já jako zemědělec nepodpořím žádný z těch návrhů, ale jsem připraven dále diskutovat o tom, aby byl reálně zaveden zákaz nikoli pouhého prodeje, ale používání klecových vajec na celém území Evropské unie. Děkuji.

A není to škoda, nebo zbytečné řešit to zákony? Není to na našich občanech, aby si to rozhodli sami? Mají to úplně jednoduché. A nemusíme dělat žádné zákony. Jestliže dneska zaznívá, že většina českých občanů je pro vajíčka z neklecových chovů, tak ať je kupují. A bude vyřešeno.

Samo se to všechno změní.

A máme vyřešeno.

Děkuji. Nyní pan poslanec Podal. Připraví se znovu pan poslanec Kováčik s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

To bych velmi rád zdůraznil.

A doufám, že budeme mít větší podporu my, kteří jsme proti tomu. A děkuji panu ministrovi a dalším, kteří tuto myšlenku podpoří. Děkuji. Nyní pan poslanec Kováčik.

Děkuji za slovo. Ujišťuji vás, kolegyně, kolegové, že já skutečně nechci zdržovat. Souhlasím s tím, co tady řekl pan kolega Bláha, bezesporu. Sám také takové výzvy používám.

Děkuji.

A tam nepomůže skutečně nic jiného než zákaz používání, nikoli pouze prodeje, zákaz používání klecových vajec na území celé Evropské unie přinejmenším. Děkuji. Prosím. Děkuji za slovo. Jako mě snad klame sluch! Jak tady tohle vůbec můžete říct?

Ruka trhu. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Prosím.

A já jsem to zažil xkrát. Xkrát jsem to musel řešit, že ty slepice jsem dával od sebe, protože prostě v ten okamžik by to ta jedna nepřežila.